To, jestli se mají před očkováním pacientům, kteří již prodělali onemocnění, odebírat protilátky je to samozřejmě možné, ale zatím se to nedělá, protože se předpokládá, že i pacient, který prodělal onemocnění COVID19, může znovu onemocnět po nějaké době. Čili zatím jsme nedělali rozdíly mezi tím pacientem, který prodělal a neprodělal onemocnění.

Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz. Takže z vaší odpovědi jsem asi rámcově zjistil, že je určitý rozdíl mezi očkovaným člověkem a po prodělání nemoci. Také samotná nemoc nutí organismus vytvářet protilátky, bohužel s množstvím vedlejších dopadů, a je to takový nejhorší způsob očkování, prodělání nemoci.

Zvažujete možnost umožnit těm, co si na vlastní náklady nechají zjistit výši protilátek, využívat podobné výhody jako očkovaným lidem? Pan ministr má zájem odpovědět, takže mu předávám slovo.

Musíme postupovat vzhledem k tomu, že se jedná o takzvaný covid pas čili zřejmě nějaký mezinárodní nástroj identifikace očkovaných, nemocných nebo pacientů, kteří prodělali to onemocnění nebo případně kteří mají negativní vyšetření na COVID19, tak to musíme udělat v souladu s evropskou legislativou nebo s evropskými předpisy. Myslím, že určitě stanovení protilátek je jedna z možností, jakým způsobem identifikovat relativně málo rizikového pacienta.

Já vám děkuji.

Děkuji za slovo.

Chci se zeptat, jestli to bude tedy vypadat tak, že opravdu se bude stát každé tři dny...

Chtěla bych se tedy zeptat, jak přesně to bude vypadat, jestli tedy bude opravdu každé tři dny nutno mít test nebo jednou za týden PCR test. Podle mě je to totiž naprostý drahý a nákladný nesmysl a je to pro lidi opravdu velká buzerace. Pokud chcete nastartovat ekonomiku, myslím si, že tohle lidi opravdu velice odradí, je to opravdu nesmyslné.

Děkuji za slovo. Za minulý rok se tento stav velmi zhoršil, zlepšení bude trvat dlouho. A hlavně žádné konkrétní řešení není na obzoru. Stačí malá rekapitulace: Máme téměř zavřené školy, za uplynulý rok v nich děti spíš nebyly, než byly. Je zavřená řada sportovišť. Jediné, co zbývá, je určitá možnost venkovního sportování, a to nestačí.

A hlavně: Kdy se konečně začnou děti vracet do škol? Děkuji za odpověď.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře, můj dotaz je jednoduchý. Ministerstvo zemědělství vytvořilo program a vypsalo dotační titul, který se týká firem v zemědělství, zaměstnávajících víc jak 250 zaměstnanců. Tento program naplnilo částkou půl miliardy korun. A já se vás chci zeptat, kterých firem se to tedy ve skutečnosti týká a kolik firem v České republice je v oblasti zemědělství nebo v oblasti, na kterou tento dotační titul je vypsán opět zdůrazňuji, půl miliardy, kolika firem se to v České republice týká.

Děkuji vám.

Děkuji za slovo, pane předsedající.